Čili já jenom chci říct, že to nebylo nic, co by napadlo nás, poslance nebo doktory, ale je to mnoho týdnů práce s oběma komorami, abychom našli konsenzus.

Děkuji za slovo ještě jednou.